Průběžně pak podle počasí budou po dobu zhruba dvou až tří týdnů realizovány opravy části vozovky, které byly pojížděním během omezení provozu, a to v obou jízdních pásech, porušeny. Samozřejmě ale nenapravujeme jen chyby způsobené zhotovitelem. V rámci novelizace obchodních podmínek v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upravíme v dalších smlouvách podmínky odstoupení od smlouvy, zefektivníme možnosti správce stavby ovlivňovat postup zhotovitele, pokud nepostupuje v souladu s předpokládaným harmonogramem, a rozšíříme smluvní sankce vázané na nerespektování pokynů správce stavby a umožníme ukončení smlouvy před zahájením realizace vlastního díla z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést. Ještě bych chtěl říci, že chceme rovněž využít možnosti, které nám dává nový zákon ohledně dávání takových firem, které nás zklamou dlouhodobě, na blacklist.

Zcela zásadní je ovšem ustanovení o vyhrazené změně dodavatele, které umožní změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. V současné době je již toto ustanovení aplikováno do zadávacích dokumentací i připravovaných smluv. Bohužel ale nebylo možné jej aplikovat na modernizaci úseku 12, neboť tehdy platný zákon o veřejných zakázkách tento institut neobsahoval.

Říká se, že problém Ministerstva dopravy je časté střídání ministrů. Samozřejmě mohu být kýmkoli vystřídán, ale neodpustím si říci, že praktickým projevem tohoto střídání bylo odkládání a sunutí problému do budoucna.

A ono to celkem fungovalo, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí, a dokonce ani nemá problémy s realizací.

Kromě takových lahůdek, jako byla sesuvem postižená část dálnice D8, která se stavěla devět let, jsem tedy ani nic otevírat nemohl, jedině stavby, které jsme sami zahájili. Zaznamenal jsem, že někteří poslanci si od dnešního jednání slibují, že zde zazní řešení toho, jak podobným kalamitám, jako byla ta prosincová, do budoucna zabránit.

Ten, kdo by tam měl ale vládnout více než doposud, je dopravní policie. Možná bude pro některé z vás překvapením, ale dozor nad provozem na dálnicích nemá Ministerstvo dopravy. Byl jsem proto velmi potěšen slovy ministra Hamáčka, že by policie měla být na silnici víc vidět.

Faktem ale je, že pokud nebude policie více tlačit na dodržování pravidel, těžko s tím něco zmůžeme. A pokud to platí za normálního provozu, za krizové situace, kdy policie např. může odklánět dopravu z ucpané dálnice, je to pravda dvojnásob.

Prostě v této první kritické, kalamitní situaci na dálnici se tam bohužel dostalo těch kamionů mnoho a je to pravda.

My jsme to samozřejmě věděli všichni, že to je riskantní. Chtěl bych upozornit, že jak policie, tak hasičský sbor je součástí tzv. uzavírkové komise, která povoluje každou uzavírku. Oni jsou povinným připomínkovým místem a vždycky se k tomu vyjadřují, ale v této situaci, ve které jsme byli, ve které jsme neměli jinou šanci, než té firmě poskytnout čas na to, že tu dálnici dá do pořádku a bude průjezdná, v té situaci s tím všichni souhlasili.

nabídne přímo nebo nepřímo úplatek to se také nestalo; a pak zhotovitel nepostupuje a neplní podle výzev k nápravě a to se prokázalo jednoznačně až ve dvanáctém měsíci roku 2018.